Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetího čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty.

Nyní tedy k pořadu schůze. Jako první se hlásí poslankyně a ministryně pro místní rozvoj a já paní ministryni dávám slovo, aby se vyjádřila k pořadu schůze. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Pokud by se tyto tisky nebo informace neprojednaly do 14 hodin, tak navrhuji zařadit tuto informaci po skončení pořadu 101. schůze. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Jak již jsem včera avizoval, požádal jsem tuto ctěnou Sněmovnu o zařazení nebo přeřazení bodu týkajícího se zkráceně Liberty Ostrava. Bohužel, znovu opakuji bohužel, včerejší jednání, na které jsme byli připraveni jako klub KSČM tady být do pozdních nočních hodin a vyslechnout si zástupce bezpečnostních složek proto se tady včera tato jednání odehrávala, ne proto, aby se tady předváděli jednotliví poslanci, ale aby tady vystoupili tito představitelé bezpečnostních služeb skončilo fiaskem. Skončilo bohužel fiaskem a ten bod, který jsem já předkládal, aby byl schválen Sněmovnou, aby byl projednán, a proto navrhuji a dovoluji si vás žádat, abychom dnes po třetích čteních, zařadili tuto informaci, zkráceně o situaci v Liberty Ostrava, kterou by nám pan ministr Havlíček měl přednést, jaký je aktuální vývoj situace.

Tady hrozí krach ocelářského průmyslu v České republice, a pokud to chceme dojít tak daleko, že necháme tu situaci dojít, jako došlo k OKD, můžeme se tady dočkat velkých překvapení. Jako alternativu navrhuji, kdyby náhodou tento úmysl dneska se tímto zabývat u vás neprošel, abychom se tím zabývali zítra, to znamená ve čtvrtek, 10 minut po skončení písemných interpelací. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dobře. Pane předsedo... Já vám udělím slovo hned, pane předsedo, ale požádám Sněmovnu o klid! Pokud diskutujete něco jiného, než je pořad schůze, prosím v předsálí. Zatím mám požadavek na další tři vystoupení, a žádám tedy, abychom tady byli v klidu, abyste mohli vyslechnout návrhy a já bych je mohl poznamenat, abychom je mohli hlasovat. Ještě chviličku, já počkám... Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Navrhuji, abychom začali dnešní projednávání novelou zákona o střetu zájmů, je to bod 391, je to poslední z těch třetích čtení.

Je to návrh, který je předložen napříč politickým spektrem, a navrhuji ho tedy projednat jako buď první bod dneska, nebo vzhledem k tomu, že odpoledne máme schůzi, která byla velmi překvapivě svolána na dobu, kdy už byly jiné pevně zařazené body, tak bych navrhl, aby se alternativně, pokud neprojde ten první návrh, zařadilo projednání bodu 391 na dnešek v 17 hodin.